Děkuji za slovo.

Můžeme tady zaznamenat i protiprávní exekuce, které se tady vedou dokonce od roku 2011, kdy tady byly ty judikáty, o kterých já jsem mluvil ve svém předchozím příspěvku. To byl všechno výsledek toho, že jdeme od extrému do extrému, jak je to v České republice bohužel běžné.

Poté se zjednodušila komunikace exekutora s bankami.

A dostáváme se už, říkám, beru to telegraficky, dostáváme se už přibližně do současnosti. Tady bych prosím pěkně připomněl dvě novely insolvenčního zákona, které s tím úzce souvisí. Připomenu zvýšení nezabavitelného minima, respektive té hranice, od které se sráží bez omezení.

Počet exekucí tedy postupně klesá.

Těch je teď 160 tisíc.

Já vám děkuji za pozornost, vzal jsem to skutečně vcukuletu, a přeji vám hezký večer. Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Jiří Bláha a s přednostním právem registruji... Koukáte na mě, já vím proč, ale já musím reagovat na Patrika, protože v praktickém životě to tak nefunguje, že když se zvýší mzda, tak nemám zájem o to, abych ji měl za měsíc zase vyšší. Takže pokud dovolíme, aby těm exekvovaným zůstalo o maličko víc, ale ono to je opravdu nepatrně, tak vlastně neřešíme podstatu věci, protože každý z nás má jiné životní potřeby a samozřejmě s dobou se snaží jít dál a dál. Takže jestliže já mám třeba životní potřeby se ženou 20 tisíc, druhá rodina 30, další 50, někdo 100 a věřte tomu, že každý z nás udělá maximum pro to, aby se k těm penězům dostal. Prostě a jednoduše tu rodinu zabezpečím.

Další faktická poznámka, pan poslanec Dominik Feri.

Skutečně jen stručně.

Stálo. Exekutoři říkají, že stálo. Zástupci dlužníků říkají, že stálo.